K těm jednáním zmíním ještě dvě věci. Hned na příští týden předseda podvýboru pro sport školského výboru Jakub Janda svolal jednání podvýboru pro sport, kde tato novela bude znova jedním z dominantních obsahových prvků jednání. A na tento týden jsme domluveni na osobním jednání s předsedou školského výboru panem profesorem Vondrákem taktéž ještě k dalšímu jednání o té novele. Takže tolik dvě úvodní rámovací poznámky ke smyslu a účelu novely a k popisu toho, že to opravdu je sněmovní tisk, u nějž byla ze všech stran v této sněmovně snaha o jeho věcné projednání nebo předjednání. První, to je v zásadě uklidnění pro sportovní prostředí, pro sportovní organizace. V novele opravdu vůbec nijak nesaháme na ustanovení týkající se samotného výkonu sportu. Novelou saháme na organizačněfunkční nastavení, která se týkají fungování Národní sportovní agentury. To je první obsahová poznámka ze sedmi. Druhá obsahová poznámka: Celou novelou se prolínají vlastně tři červené nitě.